Já jen velmi stručně.

Vnímám jeho vyjádření, že finanční účtárna není schopna během pěti dnů vyplatit podporu, když ji obdrží od úřadu práce, ale jenom chci skutečně fakticky upozornit na to, že v dopise, který jsme včera všichni obdrželi od paní ministryně Maláčové, je podpora i od prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka, i od prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Víznera. Takže jsem považoval za realistické tyto termíny, pokud mají podporu od představitelů zaměstnavatelů. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně také musím říct, že jsem znepokojena tím, že jsme tlačeni do rychlého projednávání tohoto návrhu, a myslím si, že zkrácení lhůty by si měla koalice mezi sebou lépe vyjednat. Chtěla bych vám tady předložit tři mé pozměňovací návrhy a chtěla bych také říct, že pokud některé pozměňovací návrhy byly použity do pozměňovacího návrhu komplexního, tak mě to samozřejmě těší, protože dva ze tří pozměňovacích návrhů dostaly souhlasné stanovisko od Ministerstva práce a sociálních věcí a u jednoho pozměňovacího návrhu bylo stanovisko ministerstva neutrální. Cílem prvního pozměňovacího návrhu je snížení nákladů zaměstnavatele v době ekonomických problémů, k jejichž řešení vláda umožní svým nařízením vlády vyplácení podpor v době částečné zaměstnanosti jejich zaměstnancům. Navrhuje se zde proto snížení výše pojistného na sociální zabezpečení na polovinu, aby navrhovaná právní úprava mohla v praxi skutečně sloužit jako efektivní přechodný program k řešení problémů zaměstnanosti, jehož hlavním cílem je udržet pracovní místa v podnicích a tím i jejich konkurenceschopnost v době zákonem stanovených krizových situací.

Jinými slovy, výrazně se tak zvýší příjmy zaměstnanců v době částečné zaměstnanosti, a tedy i jejich koupěschopnost, která je důležitým předpokladem pro obnovení růstu HDP a jeho dynamiky i důležitým nástrojem podpory malého a středního podnikání, zejména v oblasti služeb poskytovaných obyvatelstvu.

A můj poslední, třetí pozměňovací návrh má za cíl nahradit navrhovanou podmínku nepřidělování práce za jednotlivého zaměstnance podmínkou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele.